Nikdo z nás nenavrhuje, aby tady nezazněla stanoviska sociálního výboru tak, jak byla přijata, to je naprosto legitimní.

Ale nechce připustit hlasování tím svým návrhem. To je celé.

To jsme naprosto ve shodě. To druhé je spíš technikálie, upozornění podle mě na chybu, kterou udělala legislativa, která bezesporu konzultovala s paní zpravodajkou, tak jako vždycky jako s každým zpravodajem konzultuje návrh procedury.

Já jsem zdůvodnil, proč postupuji tak, jak postupuji. Děkuji. Pane předsedo, opravdu chcete uplatnit přednostní právo ještě?

Nedostal jsem odpověď. Tomu já rozumím. Mohu se mýlit. Ale chtěl bych slyšet někoho, kdo hlídá legislativu, zda mám pravdu, nebo ne. V tom případě chvilku vyčkáme, až se paní zpravodajka poradí s legislativou, a pak budeme vědět odpověď.

Po poradě s legislativou můžeme teoreticky hlasovat návrhy A1 paní poslankyně Pekarové skutečně zvlášť.

Děkuji za vyjasnění.

Já bych tedy proceduru o proceduře viděl tak, že nejdříve rozhodneme hlasováním o té možnosti vydělení těch částí návrhu A1, poté bychom hlasovali nejdříve o návrhu pana poslance Sklenáka na předřazení. Pokud ten neprojde, budeme hlasovat o návrhu na jiné seřazení návrhů. A pokud ani tento neprojde, tak budeme hlasovat o proceduře navržené výborem. A podle toho, jak bude vybrána tato procedura, tak budeme postupovat. Já myslím, že je na tom shoda. A pokud tedy není nějaká žádost o přestávku, tak se s tímto postupně vyrovnáme.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Toto vydělení bylo přijato. Nyní bychom hlasovali o návrhu na úpravu pořadí hlasování jednotlivých návrhů podle návrhu pana poslance Sklenáka? Stanjury?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak byla upravena panem poslancem Sklenákem, to znamená první návrh E a poté pokračovat ve zbytku tak, jak to bylo navrženo výborem. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat s touto procedurou.

Doporučujete?

Ano.

Jako první bychom hlasovali tedy o legislativně technických připomínkách.